Děkuji panu poslanci Jiřímu Zlatuškovi. Byl poslední přihlášený do rozpravy a první, který navrhl nejrazantnější vypořádání se s návrhem.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Ano. Prosím, závěrečné slovo předkladatelky, paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Já budu velice stručná a nebudu se vyjadřovat ke všemu, co tady padlo, protože si myslím, že jste si to svým způsobem jako diskutující vysvětlili navzájem. Jenom řeknu, že jsem stále pevně přesvědčená, že pro naprostou většinu dětí v naší zemi bychom měli zajistit místo ve veřejném zařízení, ať už se jedná o jesle, nebo mateřskou školku. Nicméně v tuto chvíli tady dáváme návrh pro děti, které toto místo nemají. Je moc hezké hovořit o právu dítěte na vzdělání v předškolním zařízení, když tyto děti to místo prostě nemají, a i při velké snaze této vlády dobudovat místa ve veřejných zařízeních předškolní péče o děti toto bude trvat nejméně dva roky. To je prostě dlouhodobá záležitost a my teď tady předkládáme návrh zákona, který to může řešit v krátkodobém horizontu. Já se v žádném případě nedomnívám, že dětské skupiny nějakým způsobem ohrozí veřejné mateřské školky. Je to prostě věc, která je flexibilnější. To, že má méně přísná pravidla, souvisí také s tím, že nedostává žádný příspěvek z veřejných zdrojů. A domnívám se, že dětské skupiny budou mít místo i po demografickém poklesu, protože je budou využívat pořád jak zaměstnavatelé, kdy nezapomeňte, že do mateřských školek dostanete místo na základě toho, kde máte bydliště. A jestliže někdo dojíždí třeba z okraje Prahy do centra, když mluvím o našem ministerstvu, tak potom je mnohem výhodnější pro tyto zaměstnance a zaměstnankyně, že si dítě vezmou s sebou do dětské skupiny v tom zaměstnání. Nedovedu si představit, jak by řešili, kdyby dítě bylo ve školce v okrajové části Prahy. Také to budou moci využívat třeba malé obce, které si tu kamennou školku prostě nevybudují třeba ji budou potřebovat jenom pro pět dětí. Takže já opakuji, že doufám, že tento zákon bude posunut do dalšího čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí.

Děkuji, paní zpravodajko. Ano, máme tedy návrh na zamítnutí a třikrát návrh na vrácení. O tomto budeme rozhodovat.

Já vás nejdřív všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili přesný počet přítomných. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na zamítnutí v hlasování pořadové číslo 100. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu.

Návrh nebyl přijat. Druhý návrh, o kterém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 101, je na vrácení předkladatelům k dopracování. Zahájil jsem hlasování číslo 101 a ptám se, kdo je pro vrácení předloženého návrhu zákona k dopracování.

Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat.

Já bych navrhla tento zákon dát stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Ano. Školský výbor. Ano. Další návrhy? Nevidím, budeme tedy hlasovat. Nejdříve návrh na přikázání výboru... Ještě paní zpravodajka. Prosím.

Podle jednacího řádu samozřejmě zpravodaj může vystoupit kdykoliv.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám.